Je to pravda.

To budou vysoké investice, které si nebudou moci mnozí dovolit.

Není to pravda.

A také u nás, což je doloženo.

A jak jsem řekl, je to prostě i doloženo ze zahraničí.

Takže v této věci prostě nemůžeme objektivně říct.

To se nedá přece ignorovat.

No není to úplně pravda.

Další, co navrhovatelé tvrdí. Zajímavé.

Další je zajímavá myšlenka navrhovatelů týkající se ekonomických argumentů. Stát na prodeji tabáku vydělává.

Já vím, že autoři návrhu se medicínským dopadem nijak nezabývali, spíš je to tady technická stránka těch kuřáren a potom také se hodně mluví a myslím, že se ještě bude mluvit, o svobodě podnikání a svobodě individuální. Nicméně zkusme se podívat na to, jestli ten zákaz od 30. května měl vůbec nějaký efekt ve zdravotnictví na zdraví lidu. Protože čeho se to týká, ten zákaz? Týká se zákona o ochraně zdraví. To je o ochraně zdraví, to není na podporu podnikání.